Já děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si také dovolím načíst své pozměňovací návrhy, a to z toho důvodu, že považuji projednávaný návrh za velmi asociální a nesystémový a mám vážné výhrady ke způsobu, jak byl využit stav legislativní nouze, a také mám výhrady ke způsobu projednávání, kde byl opravdu minimální prostor k tomu, vyjádřit své názory na tento návrh.

Přestože důchody byly v loňském roce třikrát valorizovány, máme zde půl milionu seniorů, kteří žijí pod hranicí chudoby. Týká se to zejména těch, kteří žijí osamoceně, často žijí v nájemním bytě, kde se jim zvyšuje nájem i platby za energie, nebo jsou to senioři, kteří celý život byli pečujícími osobami, a také sem spadají lidé se zdravotním postižením, jejichž jediný příjem je invalidní důchod. V současné době je velmi ohrožují vysoké ceny energií, pohonných hmot, potravin, léků, ale zároveň i služeb, a sem bohužel také spadají také sociální služby, kde došlo ke zvýšení částky spoluúčasti klientů. Nyní konkrétně k pozměňovacím návrhům.

Děkuji.

Děkuji za strpení. A nyní se stanoviskem klubu je přihlášen pan poslanec Juchelka.

Takže toto je můj návrh, moje nabídka, poté se samozřejmě můžeme domluvit.

Nižší zvýšení důchodů by znamenalo zhoršení příjmové pozice populace důchodců s dopadem do jejich kupní síly. Stabilizace veřejných financí nesmí být dosahováno na úkor jedné z nejvíce ekonomicky ohrožených skupin osob. A ohrožené skutečně jsou, a to v tuto chvíli dokonce bych řekl na několika frontách. Ano, rozumím, pane poslanče. Kolegové, já chápu, že jsme všichni unaveni, ale moc prosím, běžte si hovory vyřídit mimo jednací sál. Děkuji moc. Za prvé si je vláda vybrala jako prostředek a symbol svého boje s inflací. Tímto zákonem jim chce omezit to, co jim patří.

O nic víc tady nejde. Nikdo nechce nic navíc. My v rámci opozice jenom chceme, aby se dodržovaly zákony, aby fungoval bezpečný právní stát.

No a za třetí jsme se dnes dočetli, že se vláda znovu chystá zavést regulační poplatky u lékaře. Tak tomu já nerozumím.